Jestli skutečně je to nějaký problém, který máme řešit. Já nemám problém postoupit tento návrh zákona do dalšího čtení, ale třeba bych se přimlouvala za to, aby tam byla i nějaká hranice nějakého půl promile, promile, aby skutečně to nebylo nadužíváno.

Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Váchu s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, ona to řekla kolegyně Černochová správně, nám chybí ta statistika. Já jsem si to ověřil teď u předkladatele, tady ta novela, tam se jedná pouze o bezmotorová plavidla, to znamená plavidla, která jsou poháněna buď pádlem, nebo šlapadlem.

Samozřejmě, můžeme se tomu smát, ale byl by pokutován pokutou až do výše 100 tisíc korun.

Ale nebraňme tomu se o tom zákonu nějakým způsobem bavit a přicházet s argumenty ze záchranné služby, a pokud budou ty argumenty jasné, tak já potom ten zákon nebo tu novelu také nepodpořím. Ale chybí nám statistika, chybí nám údaje, tak abychom se správně rozhodli. Děkuji za přesné dodržení času také zároveň.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky pod tím zákonem podepsaný a také chci vystoupit s tímto příspěvkem.

Její meze jsou poměrně široké. Zmiňujete jedno dvě piva.

Takže já myslím, že taky je třeba se přimluvit za to umožnit tomu zákonu projít do druhého čtení a tam případně se snažit nějak jej upravit tak, aby vyhovoval i těm jeho skalním odpůrcům. Děkuji. Už naposledy, slibuji. A druhá věc.

Děkuji a nyní požádám pana poslance Pávka a následně se připraví pan ministr Ťok s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Rozumím tomu, že kriminalista bude kolem sebe vidět kriminálníky a kriminální činnost. Já jsem dělal několik let ředitele domova důchodců a většina mých klientů trpěla stařeckou demencí. Nechtějte vědět, co vidím, když se tady rozhlédnu okolo. Pan ministr Ťok nyní stáhl svoji faktickou poznámku, takže tím jsme vyčerpali všechny přihlášené na faktické poznámky. A nyní tedy konečně do obecné rozpravy bude pokračovat pan poslanec Feranec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po těch desítkách faktických poznámek bych se vrátil k podstatě toho návrhu. Podstata toho návrhu je, že fakticky ruší pokuty kapitánům a členům posádky malých plavidel, pokud usednou do lodě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Vláda to projednala, vyslovila nesouhlas.

A to nežádoucí podle mě spočívá v tom, že tímto prolamujeme společensky uznané pravidlo, že pokud usedám do lodě a zodpovídám za zdraví a životy jiných lidí, tak si prostě to pivo nedám!

A poslední poznámka.

Děkuji. A nyní ještě mám jednu faktickou poznámku, pan poslanec Bartoň.